Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o občanských průkazech a další související zákony. Podle platné právní úpravy existují tři typy občanských průkazů, a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez tohoto čipu a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Cílem předkládaného návrhu zákona je plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Měl by být nejen prostředkem pro prokázání totožnosti při prezenčním prokazování, ale také prostředkem pro jednoznačnou elektronickou identifikaci.

Po nabytí účinnosti navrhovaného zákona by měl být tento typ občanského průkazu vydáván bez správního poplatku. V současné době je správní poplatek za tento typ dokladu ve výši 500 korun. Zákon nepředpokládá jednoznačnou plošnou výměnu dokladů, nebo jednorázovou. Občanské průkazy se budou nahrazovat postupně podle toho, jak bude končit dosavadní platnou příslušných dokladů. Návrh zákona také nově upravuje informování občana prostřednictvím textové zprávy nebo emailu o možnosti převzít vyhotovený občanský průkaz nebo cestovní doklad. Důvodem je především potřeba vytvořit technické zázemí pro výrobu potřebného množství občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Stávající legislativní úprava již před delší dobou umožnila vydávání občanských průkazů s čipem, a to za 500 korun, ale na druhé straně nebyla státní správa schopna zajistit jejich využití při styku občana se státem.